Nicméně si myslím, že to je správná cesta, aby hospodaření státu bylo v jednom rozpočtu.

Takže to je podnět pro vládu. Z našeho názoru by bylo dobré ty fondy zrušit. Ne zrušit ty činnosti, ne zrušit ty výdaje.

Vláda pod vedením premiéra Sobotky v zásadě kopíruje hospodaření státu z dob, kdy byl Bohuslav Sobotka ministrem financí.

Vláda na rozdíl od toho, co hlásá, co má ve svém programovém prohlášení, s čím se velmi často pyšní, a moje kolegyně a kolegové to ve svých vystoupeních podrobně analyzovali a popsali ve svých vystoupeních ke kapitolám v jednotlivých ministerstvech, zvyšuje provozní výdaje. Přestože celou dobu tvrdí, že provozní výdaje bude snižovat. Takže když to shrneme: výborná ekonomická situace české ekonomiky, zhruba 4 procentní body lepší HDP než poslední rozpočet, který sestavovala naše vláda. Přitom návrh schodku státního rozpočtu o 20 mld vyšší než v roce 2013, rekordní mandatorní výdaje, zvyšující se provozní výdaje a snižující se kapitálové výdaje. To je rozpočet, který připravovala vláda, která o sobě tvrdí, že šetří, snižuje provozní výdaje a zvyšuje poměr investic. Jasný rozdíl mezi slovy a činy.

Nejsou to data, která by zpracovávala opozice.

Ale i když budou přijaty, tak na tom základním se nezmění vůbec nic.

Tak prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo.

Bohužel musím říct, že tento výpadek, nebo to nerovnoměrné financování je hlavně kompenzováno mrzkými platy jejích zaměstnanců. Děkuji vám. Nikoho nevidím. Rozpravu končím.

Ano. Tedy žádám pana ministra financí, aby se ujal svého závěrečného slova ke druhému čtení státního rozpočtu. Děkuji, pane předsedo.

Takže ten rozpočet je velice dobrý, protože jednak je postavený na deficitu 100 mld. Tady opozice předkládala 120 mld. deficit. A to neznamená, že bude 100 mld., možná bude podstatně méně, protože je otázka, jak dopadnou ty naše jednotlivé projekty. My jsme převzali tu zemi v rozkladu. Tady se někdo ptá, že proč nefungují, a proč je problém ve Vrběticích.

A my dneska řešíme problém soukromých firem. Nebo pan Stanjura si stěžoval na České dráhy, že ty vlaky nejezdí.